Ano, v celém prohlášení je celá řada návrhů, že se bude zkoumat, že se budou posuzovat dopady.

Tady musím říct, že minimálně v dlouhodobém výhledu se dokážeme shodnout.

Jsem rád, že je tam zmíněno i v rámci jádra to, že se vláda k tomu když ne zavazuje, tak minimálně se zavazuje k tomu, že připraví jízdní řád budování Temelína tak, jako my jsme připravili jízdní řád k budování Dukovan.

Stačí jedna jediná věc, spustit tendr. Mimo jiné, už mohl být spuštěn, protože jsme vše předali tak, že stačilo ziniciovat pouze složky pod Ministerstvem vnitra, a k tomu, k čemu jste nás nutili, ať nečekáme jeden jediný den, tak v tuto chvíli už je to několik týdnů. Stejným způsobem by nová vláda měla připravit projekt Temelína.

To znamená, jde zde připravena cesta k budování jádra. Správně je tam to, co bude za několik let, ale při vším respektu, u toho už nebudete, ale není tam to, co bude za rok, za půl roku a to, co dneska všichni očekávají ve smyslu dopadů vzrůstajících cen energie na světových trzích.

Nic tam k tomu není. Podle mého názoru to není správně. Bohužel tam není ani nic ve smyslu nových technologií, o kterých všichni hovoří jako o základu toho, na čemž chceme postavit právě tu přidanou hodnotu. Za naší vlády jsme připravili komplet strategii umělé inteligence.

Ano, byla kolem toho celá řada emocí, ale projekt je připraven. Je připraven do té míry, že je míč opět na straně státu, tak jako nebyl v určitou dobu.

Nemáme k tomu ani zmínku!

Máme připravený Národní plán obnovy, který nás stál obrovské úsilí, 180 miliard korun. Máme připravený Národní rozvojový fond, kde jsou pravda jednotky miliard korun, které by se daly zaktivovat ve prospěch naší ekonomiky. Připravili jsme Národní rozvojovou banku. Vytvořili jsme Národní investiční plán, ale to všechno víme.

Nevím, na čem jiném byste měli postavit hospodářství v dalších letech, ať tady bude jakákoliv vláda, než na podpoře inovací a podpoře investic. Pokud chceme docílit dobrých výsledků, bez těchto atributů to nezvládneme. Není tam k tomu vůbec nic.

Toto všechno jsou věci, na kterých si myslím, že by mohla být i shoda. Navíc jsou předpřipravené, celá řada z nich. Vzdělávání, technické vzdělávání. Opět vidíte, že vybírám opravdu důležitá témata, a není měsíc, aby někdo neotevřel z řad zaměstnavatelských svazů vyšší podporu technického vzdělávání.

Minimálně jsme připravili základy pro zákon o duálním vzdělávání. Rozjeli jsme některé pilotní projekty.

Je tam mezinárodní rozměr, navazuje to do značné míry na to, co jsme měli v inovační strategii.

Přesto jenom k dopravě bych zmínil ještě jednu jedinou věc, která se týká hospodářské činnosti. Nemyslím tím teď veřejné dopravy, ale toho, co se týká výdajů a budování.

Mimo jiné proto, že jsou k němu vytvořené základy.